Tehdy se na tom výboru nebo na zasedání výboru pro bezpečnost objevili různí aktivisté. Já bych je tady rád jmenoval. Dá se říct, že měli opravdu eminentní zájem na tom, aby to bylo v této podobě, která se tady nyní navrhuje, protože měli na tom eminentní byznys zájem, protože například bratr pana bývalého poslance Čižinského obhajuje migranty proti českému státu, takže to pojištění by se jim jaksi do toho portfolia velmi hodilo, to laciné pojištění.

A i z toho důvodu, že tady jsou úplně jiné věci na řešení, tak my tady řešíme uprchlíky a řešíme tady všechno možné, změnu pojišťovny, aby to měli lacinější, aby krachovala naše zdravotnická zařízení, ale vůbec se nezabýváme tím, co trápí české občany.

Děkuji. Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci.

To znamená, že se to zdvojnásobilo.

Do této doby žádný poskytovatel neměl přístup do registru, aby věděl, jak přesně je pacient nebo klient pojištěn. A jak jsem říkal, v zákoně naprosto explicitně je napsáno, že pokud nejde o neodkladnou péči, tak že to zdravotnické zařízení na základě informací, které získá z toho registru, zjistí, jestli může, či nemůže tu péči poskytnout za tu cenu, a může ji odmítnout.

Má přesně definovaný přístup Policie České republiky, Ministerstvo vnitra a poskytovatelé, takže i stupeň bezpečnosti se takto zvyšuje. Takže to není rozhodně nějaké rozvolnění těchto parametrů.

A potom ty další měsíce, pokud to dítě onemocní později, jsou to naprosto marginální náklady.

Nicméně poznámka o tom, že je potřeba pracovat na připojištění, je naprosto případná, pracuje se na tom. A přesně, dceřinky současných zdravotních pojišťoven, ať už ze svazu, nebo VZP by potom, pokud tato věc vznikne a bude schválena, projde legislativním procesem, tak samozřejmě realizovaly. Takže já jenom na to chci skutečně říct, že my tady přinášíme daleko vyšší jistotu poskytovatelům, protože budou vědět z registru, jak ten který cizinec je pojištěn a co si mohou dovolit v té plánované péči mu zajistit, přináší jistotu těm cizincům, protože budou mít nabídku více produktů. A v tom zákoně také mimo jiné je, že všechny pojišťovny, které toto pojištění budou nabízet, musí kompletně podmínky uveřejnit na svých webových stránkách, a jsou vázány zákonem, aby skutečně to takto poskytovaly.

Ta provize nehraje roli v ceně toho pojištění jako takového, to je prostě úplně něco jiného. Marže na pojištění ano, provize makléřům je úplně něco jiného a je to věc té které pojišťovny, jestli ty makléře má, a pokud, tak jakým způsobem je platí, ale vliv na cenu pojištění to nemá.